Poštovane kolegice i kolege zastupnici nastavljamo s radom, slijedi iznošenje stajališta u ime klubova zastupnika, nezavisnih zastupnika, prvi na redu je zastupnik Slaven Dobrović, u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS, poštovane kolegice i kolege saborski zastupnici, famozni Centar za gospodarenje otpadom Marišćina, već sam o tome s ovog mjesta govorio, poznata je tehnološka greška i konceptualni promašaj, a sve su tiši oni kojima je ovaj centar bio dokaz uspješnosti trošenja EU novaca.

Prije nastavka pozdravimo na galeriji učenice i učenike Ekonomske birotehničke škole iz Splita, … [[Pljesak]] mada nas je malo u dvorani, vidite. Slijedeći Klub zastupnika je onaj HNS-a u ime kojeg će govoriti poštovana zastupnica Božica Makar. Hvala lijepo g. predsjedavajući, uvažene kolegice i kolege, pa evo ja ću se danas u ime svojih kolegica i kolega iz Kluba HNS-a osvrnuti na temu mreže škola. Naime, jučer smo tu nekoliko rasprava imali priliku čuti da Ministarstvo znanosti i obrazovanja ukida 174 škole. Ministarstvo znanosti i obrazovanja ne ukida ništa. Dalo je jedino prijedlog za mrežu školskih ustanova i programa odgoja i obrazovanja kako bi se omogućila jednaka dostupnost i kvaliteta obrazovanja na teritoriju cijele RH. I sami smo svjedoci kakvo je različito stanje u pojedinim školama na istom području, a da ne govorim o nekim školama koji još uvijek rade u tri smjene i tako da stvarno ne možemo govoriti o ujednačim uvjetima obrazovanja naše djece na čitavom području RH i to se mora promijeniti. Ujedno tako treba se ostvariti i optimalna iskoristivost postojećih školskih kapaciteta i osigurati veća fleksibilnost pri utvrđivanju i izmjeni upisnog područja. Dakle osnivači škola su županije odnosno jedinice regionalne samouprave, u nekim slučajevima su to i gradovi i to je dobro jer upravo osnivači najbolje znaju kakvo je stanje na njihovom području, oni najbolje poznaju situaciju, poznaju koji je broj učenika, kakvo je stanje u školskoj zgradi, koja je udaljenost od područne škole do osnovne, dakle oni imaju dobar uvid u taj dio. I ministarstvo kako bi i im olakšalo donošenje te mreže škola odnosno njihovog prijedloga, izradilo je smjernice i to je uputilo na e-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, dakle to je jedna pomoć našim osnivača, jedinicama regionalne samouprave i gradovima za izradu prijedloga mreže škola na svom području uzimajući u obzir one parametre kao što sam već govorila a to je optimalna iskoristivost ali najviše da svi učenici imaju jednaku dostupnost obrazovanja. I to je u skladu sa smjernicama Vlade od 2018. koje je zadužilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja da početkom 2019. donese upravo ove smjernice koje su i izrađene. Najvažnije odnosno ciljevi koji bi se trebali postići izradom nove mreže su omogućiti svim učenicima jednaku dostupnost kvalitetnog obrazovanja i jednake mogućnosti školovanja usporedive sa europskim standardima, zatim podizanje razine opremljenosti odgojno-obrazovnih ustanova jer kakva nam je opremljenost, često smo imali tu prilike slušati od naših kolega s pojedinih područja, okrupnjavanje škola i programa i naravno racionalno raspolaganje sredstvima iz državnog proračuna, decentraliziranim sredstvima i sredstvima iz drugih izvora. Još jedan važan cilj koji se želi postići osim ovog najvažnijeg a to je jednako obrazovanje, kvalitetno obrazovanje na području cijele RH je i osigurati optimalne uvjete za organizaciju i provedbu cjelodnevne nastavne u osnovnim školama i rad u jednoj smjeni u slijedećih 10 godina. Dakle tu imamo točan cilj sa rokom. Imamo i sad škole koje rade u jednoj smjeni, nažalost, premalo ih je. Imamo većinu koja radi u dvije smjene ali imamo još i dosta škola koje rade u tri smjene i ne možemo govoriti da onda naši učenici imaju jednake uvjete. Dakle Ministarstvo znanosti i obrazovanja ne ukida škole nego želi svim učenicima omogućiti jednako obrazovanje, jednaku kvalitetu obrazovanja bez obzira iz kojeg djela RH dolaze i u kojem mjestu žive. Time bih zaključio ovu točku a o njoj ćemo naravno glasovati kad se steknu.